Kdybych si bral to, co říká § 57, tak se jedná o podklad má být sněmovní tisk, kdyby se aplikoval tento paragraf, který má být poslancům doručen. Toto není sněmovní tisk.

Co je ta věc, která se dnes celé dopoledne diskutovala? Na páteční schůzi, kde jsme se sešli zástupci poslaneckých klubů a předsedové poslaneckých klubů, kde byli i zástupci KSČM, jsme tu věc debatovali. Od pana Kováčika nezaznělo nic, že by to nebylo platné, že by neexistovala platforma, o které se bavíme, že by ta zpráva byla nějaká virtuální. Nic takového nezaznělo. Řešili jsme i možnosti, kdo se tím může zabývat v této fázi. Já jsem zval i pana Kováčika. Ten pak napsal, že přijde předseda. Tyto věci jsme si mohli vyjasnit.

Je to dokument, který už mají ministerstva. Takže i seznámení se s těmi hlavními závěry tohoto návrhu výsledku auditu Evropské komise měli samozřejmě poslanci možnost se s ním seznámit.

Jelikož jsem nezaznamenal žádnou další dohodu, tak budeme pokračovat ještě tím jedním bodem, protože jednací den je do 21 hodin.